Mám zde dva procedurální návrhy. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost na odhlášení, tak já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Mám zde dva procedurální návrhy, o kterých dám hlasovat. První zní, že přerušíme tento bod, projednáme tři třetí čtení armádních zákonů a poté doprojednáme tento bod. Říkám to správně, paní poslankyně? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 283, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 44, proti 75. Tento návrh byl zamítnut. Druhý procedurální návrh je, že tento bod přerušíme a budeme ho projednávat tento pátek jako první bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

I tento procedurální návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Mám zde další dvě faktické poznámky. První má nahlášenou pan poslanec Jiří Dolejš a s faktickou poznámkou se připraví paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

My projednáváme rozpočtové určení daní, což je o přerozdělení daňového výnosu odněkud někam. Takže je úplně zbytečné tady ventilovat nutkavý pocit pana ministra financí, že vybírá víc daní.

A v gruntu tohoto rozhodování jsou možná něčí politické zájmy, možná někdo nebude vědět, proč a jak hlasoval. Toť vše. Jinak, pane ministře, už to tady zaznělo při projednávání státního rozpočtu, nevykládejme pořád, jak se začaly vybírat daně až tehdy, když jste se stal ministrem. V podstatě, pokud není válka nebo se nestane nějakou systémovou katarzí, že pustíme daňový klystýr tomuto státu, tak každá vláda, ať je pravicová, nebo levicová, v podstatě vybírá víc daní než ta předešlá, protože se zvětšuje daňová základna, protože ekonomika je o x procent větší. O nic jiného nejde. A jestli si má nějaká vláda přičíst ke svému dobru, že vybere víc daní, tak by musela doložit, že to byla její systémová opatření a nikoliv to, že roste ekonomika.

Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

Takže máme tady rozpočtové určení daní, nikoliv výběr DPH a o tom se dnes tady v podstatě nehovořilo. Takže se věnujte systému rozpočtového určení daní a nikoliv politické agitce!

Ještě malinkou poznámku k paní poslankyni Černochové prostřednictvím pana předsedajícího.

Takže je to vážné téma. Děkuji. Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky.

Budeme pokračovat v rozpravě. Faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Volný, připraví se pan poslanec Vilímec. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já té diskusi moc nerozumím. Vždyť přece tento návrh toto navýšení přináší jednou provždy.

No ale co nám v tom brání? Já si myslím, že toto očistí tento systém, bude rozpočtové určení daní z DPH procentem, nyní se navyšuje a v roce 2016, pokud výběr daní bude takový, jaký předpokládáme, se o tom může dál jednat. Děkuji. Upřesním jednu omluvenku. Pan poslanec Grospič se omlouvá dnes od 14, nikoliv od 13 hodin. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vilímec a připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Já jsem si toho nevšiml a myslím, že nikdy v této věci s takovou informací nevystoupil ani na plénu Sněmovny ani na sněmu Svazu měst a obcí.

Pouze chci reagovat na větičku, kterou pan ministr pronesl.